Požadují pozitivní činnost ze strany státu. Taková práva jsou označena za nezcizitelná i v dalších smlouvách, k nimž Československo přistoupilo a která jsou podle článku 10 Ústavy bezprostředně závazná pro Českou republiku, a mají dokonce prosím pěkně, tady zpozorněte přednost před zákonem.

Opět, pane předsedo, promiňte, obávám se, že Poslanecká sněmovna takto závažný text nechce sledovat. Pardon, omlouvám se. Devíti hodin.

Já jsem tedy tolerance sama.

Já se omlouvám. Omlouvám se moc. Omlouvám se. Děkuji za upozornění.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Děkuji vám, kolegyně a kolegové.

Možná bychom se mohli dohodnout, že to Poslaneckou sněmovnu skutečně zajímá, a nemuseli bychom ji trápit již dalším hlasováním. Takže prosím pokračujte. Jakkoli nechci omezovat vaše právo navrhovat cokoli. Já slibuji, pane předsedo, že už si to v žádném případě já nebudu ověřovat.

Práva občanská vyjadřují postavení občana vůči státu i ve státě.

Nechci vás tím textem obtěžovat.

Opět mohl bych ten text tady citovat, ale chci šetřit vaším časem, a proto bych rád mluvil pouze o tom zásadním. V ustanovení prvního odstavce Listiny jsou vyjádřeny i předpoklady uplatnění lidských práv ve státě, tedy demokratické hodnoty, které musíme chápat jako základ státu.

Demokratické hodnoty jsou v dalších článcích Listiny specifikovány a podrobně zakotveny i v textu Ústavy. Na demokratické hodnoty se odvolává již článek 1 Ústavy, který Českou republiku označuje za demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana. Článek 22 Listiny k těmto principům počítá svobodnou soutěž politických sil v demokratické společnosti. Demokratické hodnoty jsou vyjádřeny a zabezpečeny v demokratických institucích a v jejich řádném fungování. Jejich dodržování podmiňuje legitimitu státní moci.

Výraz demokratické hodnoty již s ohledem na svou povahu musí být vykládán dostatečně široce. V daném kontextu v sobě obsahuje i požadavky vyjádřené v druhé části věty.

Domnívám se, že ten text by si zasloužil rozvést a zasloužil by si pokračování, ale bylo by to nefér vůči panu ministru životního prostředí, neboť další část tohoto textu váže se spíš k článkům 30 a 31. A já si vás tedy dovolím s tím textem seznámit při dalších bodech jednání Poslanecké sněmovny.